Já bych vás ale chtěl za sebe požádat o jinou věc, a to o to nehlasovat ani pro jednu verzi a počkat si na nový stavební zákon, který by mohl přijít třeba už během dvou let a který by skutečně řešil vážné problémy, které provázejí stavebníky v ČR. To, co mě vede k tomu, abych vás vyzval k zamítnutí obou verzí, je věc, která nesouvisí s původním stavebním zákonem, věc, která se dostala do této novely během projednávání v Poslanecké sněmovně, a to je zásadní omezení práv veřejnosti. Vládní programové prohlášení této koalice říká, že neomezí, nesníží legislativou danou svobodu a daná práva veřejnosti, a to se bohužel touto novelou aktuálně děje. Možná pro někoho není vládní programové prohlášení příliš zásadní dokument, to samozřejmě nelze nikomu brát. Já ten dokument beru vážně stejně jako práva veřejnosti v oblasti životního prostředí, a proto nemohu u takového zákona tentokrát svítit.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji. Nyní tedy vystoupí pan poslanec Jan Klán... Eviduji faktickou poznámku pana poslance Adamce.

Prosím, pane poslanče.

Já si myslím, že je potřeba schválit stavební zákon, i když samozřejmě mohu tu podobu kritizovat, nakonec byl jsem ten, který se ptal takovou jednoduchou otázkou paní ministryně, zda doba přípravy stavby bude průměrně kratší, než je průměrná délka té konkrétní stavby. Takže fakt mě to fascinuje.

A my jsme nehlasovali pro ten zákon i z důvodu, mně tam chybí předběžná držba ještě, ale ne obecně, ale prostě navázaná na rozhodování Parlamentu v konkrétních případech. Ale věřím tomu, že příští vláda se tímto bude vážně zabývat a že to vyřeší.

Děkuji. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Jan Klán. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, vážený pane místopředsedo, vládo, kolegyně, kolegové. Už tady bylo mnohé řečeno.

Ať už to byli úředníci, nechci říkat Ministerstva pro místní rozvoj nebo Ministerstva životního prostředí. To si trošičku musíme tady ujasnit, protože pak ty zákony vypadají takhle divně. Senát je někdy opraví, někdy je ještě více zbabrá. Nechci tady říkat, zda senátní verze, nebo sněmovní verze je lepší, ale podotýkám, že budu osobně hlasovat pro sněmovní verzi. Jsem rád, že v obou verzích je určitá regulace dotčené veřejnosti. Já totiž znám plno příkladů, kdy se zastavily různé stavby.

A to nejde! Nejde, aby se odvolávali donekonečna. Proto je tam nastaven určitý typ regulace. Podobné to je samozřejmě u EIA, tedy posuzování vlivu stavby na životní prostředí. Tam je ten instrument dvakrát a dost, protože jinak opravdu, dámy a pánové, nic v té republice neuděláme! Pořád se něco zastaví, investice půjdou vniveč a někteří samozřejmě budou tomu tleskat, protože se jim to podařilo zastavit.

To už je teď nepodstatné, ale jde o tu logiku věci, že prostě to někteří dělají správně. Proto je opravdu nutné nastavit určitý typ regulace. Já jsem tady poukazoval na to, že v 90. letech se bohužel těmto nevládním neziskovým organizacím, nebo jakkoliv je nazveme, dala neomezená moc. A dnes se nelíbí těmto určitým subjektům, že začínáme určovat jasná pravidla, která oni musí poslouchat. To je ten problém. A vrátím se k tomu institutu předběžné držby. Ta tady opravdu chybí. Chybí jak ve sněmovní verzi, tak v senátní verzi. Ale položme si otázku druhou, kdo způsobil nepřijetí předběžné držby tady v Poslanecké sněmovně? Byla to sociální demokracie! To si tady řekneme také na rovinu, kdo to tady nepodporoval, aby se urychlila výstavba ať už dopravní infrastruktury, nebo čehokoliv jiného. To jsou další věci, které je potřeba tady jasně pojmenovat a jasně si je tady říci, jak to celé vypadá. Už tady bylo řečeno, že v dohledných dvou třech letech přijde nový stavební zákon.

Takže bych prosil, když se bude projednávat nebo připravovat nějaký nový stavební zákon, tak aby to bylo trošičku lépe uděláno.

Paní senátorka tady mluvilo o veřejném zájmu.

Ve veřejném zájmu jsme udělali to a to, ale nikde není přesně stanoveno, co to veřejný zájem sám o sobě je, jak ho přesně vydefinovat. Já to můžu zaobalit do čehokoliv jiného. Vyvlastním to ve veřejném zájmu. Kupříkladu když řeknu toto sousloví, ono se to docela dost často používá. Takže co je to veřejný zájem.